Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ třetí čtení Pokračujeme po ukončení sloučené rozpravy.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1009/8.

V souladu s jednacím řádem se nejprve vyrovnáme s návrhem na opakování druhého čtení. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními hlasovacími kartami.

Nyní hlasujeme o návrhu na opakování druhého čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 140, přihlášeno 163 poslanců, pro 58, proti 86. Návrh nebyl přijat. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Tato procedura bude zhruba o polovinu kratší, než byla ta předchozí.

Návrh legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.